Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, TOP 09 prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Je to výjimečná věc, výjimečná situace. A má být využíván k opravdu účinnému řešení situace.

Ale na to, abychom na základě takových odůvodnění byli ochotni zvednout pro prodloužení ruku, to opravdu nestačí.

Takže není to jenom o tom proč, ale i o tom jak. O odpovědi na tuto otázku.

Bude to PES? No evidentně, ten už také neplatí.

Opravili jste to?

Tak to, tedy, dámy a pánové, ani náhodou. Trpělivost není bezedná.

Já je rozhodně dostávám právě po stovkách denně. Volání o pomoc se stupňuje společně s tím. Já vám teď řeknu pár konkrétních příkladů, ale ty příklady by se tady daly snášet jeden za druhým klidně celý den. Příklad. Podnikatel zaměstnávající desítky lidí.

Je to konkrétně v Českých Budějovicích. Včera jsem s ním mluvila. Předevčírem!

No aspoň nějaká, že?

Pomoc má být zejména rychlá.

To tady zaznívalo neustále. Už to celkem přestává zaznívat, protože ta realita, která se ukazuje, tak ukazuje jednoznačnost.

Tento konkrétní podnikatel se teď navíc třese strachem, aby otevření provozu vydrželo alespoň pár týdnů.

Asistentku, auto s řidičem, kancelář, tohle všechno.

A říká zcela jasně: Jestli přijde další uzavření, tak já už to nedám, na jaře zavírám, končím, všechny propustím a sám jdu také na úřad práce. Další příklad.

Její zákaznice si teď nemohou dovolit její služby, a to i když je nabízí za opravdu příznivé ceny. Výpadek se projeví dalším úbytkem, to je zcela jisté. Obnovovat klientelu nebude trvat vůbec krátkou dobu, to potrvá mnoho měsíců, možná ještě déle. Kdy musela zavřít z nařízení vlády.

Pro zapojení do COVID Nájemné nesplňuje podmínky. V pomoci od státu se příliš nevyzná.

Zadlužují se!